A také se připojuji k tomu, co bych nerada opakovala, ten seznam těch otázek a zdržovala jednání o energetickém zákonu, který tady přednesl pan poslanec Vondráček a který jistě v případě potřeby znovu předá panu premiérovi, který se teď už bude jistě soustředit na tu odpověď, nebo předpokládám někdo z jeho týmu.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto?

Děkuji za slovo. Podstatné je, jestliže chcete projednávat něco ve stavu legislativní nouze, tak minimálně to rozhodnutí by mělo být přezkoumatelné, kdyby se někdy případně stalo předmětem sporu u Ústavního soudu. Jak může být přezkoumatelné, když my ty údaje nevíme. Vy máte jiný názor, rozumím, ale tahle ta půda by si zasloužila konkrétní odpovědi, protože ta politická konfrontace v Poslanecké sněmovně je podstatou politické soutěže politických stran v České republice, a je skutečně základem vůbec a ústavním principem. Parlamentní diskuse je důležitá pro přijetí každého zákona a ústavní nález, třeba ten 53/10, na který odkazuji, zdůrazňuji, že dochází k naplnění neoddělitelného komponentu, kterým je povinnost většiny dbát ochrany menšin při přijímání politických rozhodnutí. To je článek 6 Ústavy. V případě zákonodárné procedury se tato ochrana vztahuje na postavení parlamentní opozice.

Potom píšete, že je to nutné a že to spěchá, protože to koordinujete. To z té důvodové zprávy nevyplývá.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

A to, že řeší vysoké ceny energií a stanovuje strop pro nepřiměřené tržní příjmy z prodeje elektřiny, a že se jedná o intervenci v mimořádné tržní situaci. A proč je nařízení Rady potřeba adaptovat do prvního prosince 2022?

Pokud by nedošlo k včasné adaptaci, hrozí státu škody, a ty škody lze vyčíslit poměrně jednoduše.